To jsme schválili.

Pan předseda Stanjura. Já se omlouvám, ale schválili jsme G1.

Takže zatím jsme v situaci, kdy jsme ponechali vládní návrh, tak jak je. Ano? Takže jsme rozhodli, že platí sazby podle vlády a teď je dalším hlasováním znova měníme? Kterou jednu sazbu? Ne, ne, já se omlouvám.

Tam byla námitka.

Nerozumím, omlouvám se. Prosím na mikrofon.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ve sjetině mám uvedeno, že jsem hlasoval pro, a hlasoval jsem proti. Nezpochybňuji výsledek hlasování. Děkuji. Tedy to je vyjádření pro stenozáznam. Hlasování není zpochybněno. A nyní, pane zpravodaji, pokud je to tak, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2.